A tady se jasně ukazuje, že prostě se tady s tím pracuje, ale zároveň se tady jasně ukazuje, že vláda někde potají připravuje nějaké strategie a věci, o kterých se obecně neví. A ono to skutečně může potom vyústit v ohrožování svobody slova, v omezování nepříjemných názorů, nepříjemných informací, nikoliv dezinformací. A poslední prosba, která s tím souvisí. Pokud vy to tady opakovaně nezařadíte, tak prostě jenom vyvoláváte dojem, že to chcete tajit. Tudíž se pak nemůžete divit, že z toho mohou skutečně potom vzejít dezinformace, co že se to na těch ministerstvech nebo na Úřadu vlády chystá, a můžou to být skutečně dezinformace.

Takže si myslím, že pokud ta snaha je férová a poctivá, mělo by být zájmem vlády a vládní většiny to tady zařadit. Zařadil bych to buď dneska jako první bod, nebo alternativně zítra jako první bod. Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto bodu. Děkuji, pane poslanče, a nyní vystoupí paní poslankyně Hanzlíková a připraví se pan poslanec Farhan. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím také požádat o zařazení nového bodu.

Je to bod, který jsem se už snažila sem zařadit. Částečně se tím napojím na svého kolegu pana poslance Nováka, který tady o té problematice také z určitého pohledu hovořil, a požádám o jeho zařazení hlavně z důvodu, že se stále na mě obrací další a další organizace, které poskytují nadregionální sociální služby nebo služby v oblasti rodinné politiky seniorů anebo již zmíněné sociálněprávní ochrany dětí, a vyjadřují obrovské obavy právě kvůli zpoždění termínu vyplácení jednotlivých dotací.

Bohužel, tyto organizace jsou velmi aktivní v tom, že se snaží nějakým způsobem s ministerstvem komunikovat, ale ta komunikace probíhá prozatím takovým způsobem, že ty jejich obavy se nezmenšily, ale právě naopak. A vše tedy vychází ze systemizace, která zrušila devět oddělení, naprosto nelogicky rozdělila kompetence jednoho oddělení do několika dalších a zničila sehrané týmy pracovníků, kteří svojí agendu zvládali skutečně na profesionální úrovni.

Jedná se zhruba o 110 organizací, které poskytují služby těm nejohroženějším skupinám seniorům, lidem se zdravotním postižením a dalším osobám, které se nachází v nepříznivých sociálních situacích. Bohužel, vedle tohoto problému reálně hrozí zpoždění výplaty i dalších dotací, jak jsem zmínila, z rodinné politiky, sociální práce anebo z dětských skupin. Musím zdůraznit, že v minulých letech, v podstatě od roku 2007, bylo vždycky včasné vyplacení naprostou prioritou MPSV.

S ohledem na dopady na jednotlivé organizace, ale především na jejich ohrožené klienty je to tak důležitá problematika, že prosím tedy o zařazení nového bodu a prosím, aby byl zařazen jako druhý bod po pevně zařazených bodech dnešního programu. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, já bych zde chtěl načíst nový bod, který se týká nedostatku léků v České republice, a krátce mi ho dovolte okomentovat proč bych chtěl, aby byl zařazen na jednání Sněmovny. V současné době se české zdravotnictví potýká s velkou nedostupností běžných léčivých přípravků, a jaký postoj k tomu mají kompetentní úřady? Já se domnívám, že ministerstvo v této situaci jednoduše zaspalo. Jak jsem se dozvěděli zde v Poslanecké sněmovně minulý týden, ministr se zde chválil, že sehnal některé druhy léků během týdne.

Proč dnes se vymlouvá na celosvětový problém?

Pokud je schopen pan ministr vyřešit nedostatek během týdne, proč nereagoval dříve? Protože... V současné chvíli již hasí požár a snaží se napravit sérii chyb, které vznikly jeho nečinností.

Do této situace jsou víceméně nuceni lékaři vstupovat, aby řešili aktuální problémy ministra zdravotnictví a ministerstva, které sami nezpůsobili.